Co se týče dopadů hospodářského a finančního, tato úprava nepředstavuje zvýšené výdaje pro státní rozpočet či ostatní veřejné rozpočty, naopak, navrhovaná úprava má pozitivní dopad na systém veřejného zdravotního pojištění, který již nyní nese náklady na dva první měsíce poporodní péče, a tato úprava zajišťuje pojištění dětí narozených cizincům, kteří mají dlouhodobý pobyt, až do 12 měsíců věku, což je podstatný rozdíl. Takže to asi stručně zdůvodnění tohoto senátního návrhu zákona a závěrem bych vás poprosil, požádal o přikázání do výborů nebo výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo, a já předám schůzi. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, byl jsem určen jako zpravodaj tohoto tisku.

Senátoři navrhují, aby poskytování zdravotního pojištění cizinců bylo umožněno většímu okruhu pojišťoven. Registr, který by měl vzniknout, by zahrnoval vybrané údaje o sjednaném komerčním zdravotním pojištění cizinců, přístup do něj by mělo zdravotnické zařízení a v případě potřeby i policie. Děti cizinců, které narodily v České republice, by neměly být pojištěny z veřejného pojištění pouze na první dva měsíce od svého narození, ale na 12 měsíců.

Autoři předlohy to zdůvodnili tím, že limit se deset let nezvyšoval. Pojišťovny mají podle stanoveného návrhu dostat povinnost obnovit cestovní zdravotní pojištění pojištěnci, který o to projeví zájem.

Takové omezení může být ústavně přípustné, jen pokud je legitimně zdůvodněno a je přiměřené. Tak tomu však v případě aktuální platné a účinné právní úpravy není. Hlavním důvodem pro přijetí novely měly být údajně nahrazené pohledávky ze zdravotní péče poskytnuté cizincům.

Zavedením monopolu PVZP tedy tento problém nijak neřeší.

Tedy prostředky by přitom takto významně nezasáhly do práva podnikat.

Navrhovatel dále hovoří: Navíc je současná právní úprava značně riziková.

Na tyto skutečnosti již během původního zákonného procesu upozorňovala Česká národní banka a Ministerstvo zdravotnictví. Navrhovanou úpravou se napravuje aktuálně platný a účinný vadný stav, jak říká navrhovatel, který pro sjednání zdravotního pojištění cizinců vytvořil monopol pro PVZP, která je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Pohled vlády: vláda podporuje záměr zrušit monopol pojišťovny VZP, a. s., a umožnit uzavírání cestovního zdravotního pojištění i s komerčními pojišťovnami. V této souvislosti vláda upozorňuje, že správa registru zdravotního pojištění cizinců i Českou kancelář jejich pojistitelů je možným řešením, ale v platné právní úpravě Česká pojišťovna pojistitelů nepředstavuje systémový prvek.

Děkuji za pozornost. Tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím přihlásili čtyři poslanci, a já bych poprosil prvního z nich, pana poslance Janulíka.

Kolegyně, kolegové, dobrý den. Já jenom tak plynule navážu na to, co tady zaznívalo.